Jde o jeden z projevů úsilí o vytváření prostředí, ve kterém by zvlášť zranitelné skupiny osob mohly fungovat bez větších limitací a překážek ve společenské interakci. Jedním z dílčích nástrojů k tomuto cíli je i celkové zlevňování nákladů na život těchto osob, třebaže na první pohled zanedbatelných, avšak ve svém souhrnu představujících podstatnou zátěž.

A já si myslím, že i vzhledem k tomu, že pan ministr Baxa tady avizoval, že se bude rozšiřovat okruh koncesionářských poplatků případně na držitele mobilů a počítačů, tak to považuji za velmi aktuální a prosím tedy o předřazení tohoto bodu jako první bod dnešního jednání. Je to bod číslo 83, sněmovní tisk 294.

My už se dnes budeme ve 13 hodin scházet počtvrté mimořádně na schůzi Sněmovny ohledně malé novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Tak strašně je to nutné projednat, že už vládní koalice si počtvrté vzala mimořádnou schůzi Sněmovny.

Česká televize má v tuto chvíli 15 radních.

A s tím souvisí i mé navrhované body, poněvadž vládní koalice už dvakrát neschválila zprávy o činnosti České televize na volebním výboru, a to z důvodů, které jsou dle mého názoru nesmyslné jednou kvůli tomu, že tam byla věta o tom, že všechno kromě toho, jakým způsobem vystupovala, a kolikrát, jedna opoziční strana ve zpravodajských pořadech před volbami, a všechno to bylo samozřejmě dokázáno parametrickými daty, která dělá nezávislá mediální agentura, tak kvůli tomu, tady této maličkosti, jedné větě, nebyla ta tuším 150stránková zpráva schválena, a podruhé nebyla schválena ta 150stránková zpráva ne proto, že by byla špatná, protože by v ní bylo něco mimo, něco, co by vystupovalo z činnosti České televize, jak ji známe, ale tím důvodem bylo, že Rada České televize neschválila v plné výši bonus generálnímu řediteli. A toto byl ten důvod neschválit zprávu o činnosti České televize, poněvadž tam prý bylo málo radních. Takže tady tyto zástupné problémy vedly k tomu, že tady máme dvě neschválené zprávy České televize, a když to dáme dohromady a shodou okolností by prostě a jednoduše neprošla ta malá novela zákona o České televizi, tak si dává jako pojistku tato vládní koalice ještě tu, že pokud podle zákona se neschválí dvě zprávy České televize, a to touto ctěnou Sněmovnou, samozřejmě rada může skončit do jednoho jako celek, anebo můžeme samozřejmě odvolat jenom ty radní, kteří jsou vládní koalici nepohodlní, a může si tam dovolit své vlastní radní tak, aby měla většinu právě při volbě generálního ředitele. Tak jednoduché to je. Když o tom v tuto chvíli člověk zapřemýšlí, opravdu vliv a moc, kterou vládní koalice se snaží svou stoosmičkou prosazovat právě proti duchu nějakých demokratických hodnot, tradic, které tady v Poslanecké sněmovně máme, jako je například volba radních, jakým způsobem se snaží šlapat po médiích veřejné služby, jakým způsobem řekl bych Radu České televize, ale i Českého rozhlasu chce držet v klinči, tedy tímto novým zákonem, tak mi to skutečně nepřipadá správné a já bych byl moc rád, kdybychom zařadili tady tyto dvě zprávy o činnosti České televize a už to tady avizoval vaším prostřednictvím i pan poslanec Jakob a to je, že aby tady tato má podezření vzala za své, tak abychom tady tyto dvě zprávy schválili ještě předtím, než dojde k samotné mimořádné schůzi Sněmovny ohledně malé novely zákona o České televizi ve 13 hodin.

Moc prosím o zařazení a moc prosím Poslaneckou sněmovnu, aby je schválila. Vy jste navrhoval dva body, ano?